Na rozdíl od jiných návrhů, které tady prošly, je v článku 2 odst. 2 zcela jasně vymezeno, čeho se v České republice všeobecné referendum nebude týkat. Ten výčet je, myslím, zcela jasný, zřejmý, nepřekročitelný.

Tady si dovolím malou odbočku v odůvodnění.

Uvedu jeden příklad, který možná bude pro někoho úsměvný, pro jiného bude inspirativní. Víte, že se tady několikrát pokusili buď hlavní město Praha, nebo někteří poslanci předložit návrh zákona, kterým bychom legalizovali v České republice prostituci. To samozřejmě není možné, protože Česká republika je z padesátých let vázána mezinárodní smlouvou o potírání prostituce. A pokud bychom chtěli takový zákon tady přijmout, tak bychom se dostali do ústavního konfliktu, protože podle článku 10 naší Ústavy jsou mezinárodní smlouvy vyšší právní normou, kterými je Česká republika vázána, než zákony. Hierarchie je tedy jasná ústavní zákony, mezinárodní závazky, zákony a potom nařízení vlády, vyhlášky atd. Čili když jsem to v té sestupné tendenci říkal, tak také uvádím, že pokud by například znovu padl takový návrh, tak by Česká republika musela nejdříve vypovědět tuto mezinárodní smlouvu, kterou je vázána, a musela by nějakým způsobem také říct, jak se s tím vypořádá.

Pokud jde o články 3 následující, ty jsou zcela standardní, to znamená, aby byla jasná otázka, což bývá jeden z největších sporů, a znovu se opakuje to, že není možné, abychom se dotkli podstatných záležitostí demokratického právního státu.

Pokud jde o samotné vyhlašování lhůty, to jsme podřídili tomu, co se tady jako referendum osvědčilo, to znamená, že jej vyhlašuje prezident republiky. Učiní tak nejpozději 30 dnů od podání návrhu na vyhlášení, a pokud ho vyhlásí, tak samozřejmě potom se koná to referendum ve lhůtě, kterou stanoví tento ústavní zákon.

Drželi jsme se ale ryze ústavních čísel, to znamená, nevybočili jsme z mezí, které Ústava České republiky zná.

To je tedy asi to podstatné, co tvoří jádro. Pokud jde o část procesní, tzn. jakým způsobem se to vyřeší, pak se obracíme na standardní postup, který se týká zavedených volebních kroků, které jsou tady.

Pokud jde o návrhy, které by mohly být postoupeny prezidentu republiky na vyhlášení referenda, samozřejmě jsme drželi pořadí, v jakém jsou podány, protože může být já teď zase řeknu, takový klasický příklad, který se může objevit, znám ze sousedního Rakouska.